Děkuji, vážený paní předsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych reagoval na vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny ve věci Řecka. Chci vás všechny ujistit, že česká vláda zareagovala na žádost Řecka o pomoc. My jsme připraveni poskytnout okamžitě pomoc ve dvou rovinách. Řecko žádá finanční pomoc, takže my jsme schopni z rezortu Ministerstva vnitra okamžitě uvolnit milion eur, které je možné potom transferovat

Já jsem přesvědčen, že řecká strana za nasazení policie a armády tu situaci zvládá, a zatím nepřistoupila k tomu, aby zvala na svoje území zahraniční policejní kontingenty. Pokud by došlo k žádosti o policejní pomoc, máme připraven kontingent, který by mohl do Řecka odcestovat.

Co pokládám za úplně požadavek mimo realitu, je nasazení armády. Chci upozornit pana místopředsedu, že nasazení ozbrojených sil Armády České republiky se řídí Ústavou České republiky, a já při vší úctě a při vší snaze nalézt v Ústavě formulaci, která by umožnila nasazení ozbrojených sil Armády České republiky na řeckém území, tak jsem tam tu formulaci nenalezl. Ano, já zítra odpoledne odlétám na mimořádnou Radu ministrů vnitra do Bruselu, kde jediným bodem je právě situace na řeckoturecké hranici, a budeme se bavit o koordinované pomoci ze strany Evropy právě Řecku v té aktuální situaci. Nicméně chci jasně říci, že já v této fázi nevidím možnost, jak by Česká republika mohla nasadit ozbrojené síly České republiky na řeckoturecké hranici. Pokud pan kolega Okamura má nějaký nápad, který je ústavně konformní, tak sem s ním, ale já jsem zatím nic takového nenašel. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Také chceme, aby projednávání tohoto bodu se zúčastnil jak premiér, tak ministr zahraničních věcí a ministr vnitra, abychom to řešili v širším kontextu. Pevně věřím, že získáme podporu tohoto bodu. Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nepřítomný pane premiére, já jsem se dneska slavnostně oblékl na protest proti naprosto nehorázným výrokům pana premiéra na adresu českých europoslanců, kteří udělali jenom to, že se snaží, aby peníze našich občanů, které naši občané posílají do Evropské unie z té Evropské unie se často i ve větším objemu vracejí zpátky do této země tak aby se tyto peníze našich občanů nerozkrádaly nebo nekončily třeba v dotacích na toastový chléb firem pana premiéra. A za to, že chtějí kontrolovat, aby se tady nerozkrádaly evropské peníze, je pan premiér označil za vlastizrádce. To je naprostá nehoráznost a proti té já tady protestuji. Každopádně si myslím, že premiér dělá takovéhle věci, aby zakryl výsledky své reálné práce, a proto já tady vystupuji s návrhem nového bodu. Navrhuji, abychom projednali to, že výsledek hospodaření České republiky za první dva měsíce tohoto roku je nejhorší od vzniku České republiky. Takže já navrhuji, abychom jako bod číslo jedna zařadili dnes bod Výsledek hospodaření státu za první dva měsíce tohoto roku. Děkuji za podporu tohoto návrhu a děkuji za pozornost. Pochopil jsem to správně, že navrhujete zařazení nového bodu Výsledek hospodaření českého státu za první dva měsíce a jako první bod dnešního jednání? Tak, pochopili jsme se správně, děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Navrhuji to na tento nestandardní čas z důvodu, abychom neblokovali standardní blok třetích čtení v pátek, protože je pravda, že rozprava k těmto bodům byla poměrně obsáhlá a argumenty se často opakovaly, tak abychom nezdržovali jiné zákony. Jenom uvedu pár důvodů, proč si myslím, že je vhodné, aby Poslanecká sněmovna tyto návrhy projednala. Jednalo se o tom dvakrát. Teď máme schůzi 41., pokud se nemýlím, takže se o tom skutečně už téměř rok nejednalo.

Jenom si dovolím ještě připomenout, že ten návrh podepsalo 46 poslanců ze šesti klubů a ten protinávrh, tu ústavní změnu, podepsalo 37 poslanců a poslankyň ze šesti klubů také.

Každopádně aby se o nich už hlasovalo. Jenom za tohle volební období, to znamená něco přes dva roky, tak manželství pro všechny přijalo už šest jiných států po celém světě. Myslím si, že není na co čekat, a doufám, že všichni předkladatelé ať už jednoho, nebo druhého návrhu podpoří zařazení. Děkuji.